Co bych ale chtěl velmi zdůraznit a také už to kolega Feri, ale já to ještě více zdůrazním že Brna se to velice týká, pan ministr to určitě ví, a to mě mrzí, že vládní koalice odmítla přijmout usnesení, které KDUČSL předložila spolu s Piráty, a další kolegové z opozice to byli ochotni podpořit, ta doprovodná usnesení. Včera, když jsme prodlužovali mimořádný stav, tak jsme chtěli, aby tady byla jasně nastolena nějaká vize ohledně režimu na hranici, a především jsme tam mysleli na zahraniční studenty, ale i české studenty a učitele působící v zahraničí.

Já teď pro tu úsporu času opravdu už jenom zdůrazňuji, že se to velmi týká Masarykovy univerzity a především slovenských studentů, ale i našich studentů a učitelů, kteří působí na Slovensku, případně v dalších zemích. Bylo poukázáno tady na ty Erasmy a další. Ten propad by byl obrovský, kdyby se toto nepodařilo vyřešit. Univerzity by byly v problémech, a samozřejmě nejen Masarykova univerzita, ale týká se to vlastně všech univerzit, všude jsou nějací zahraniční studenti a z těch univerzit vyjíždějí do zahraničí.

Připomínám ještě také novelu vysokoškolského zákona, kterou jsem připravil v době, kdy se netušilo o nějaké pandemii, a která řeší záležitost projektů, které budeme muset řešit, a chci ji zařadit pevně na už tu další, příští schůzi, která nebude mimořádná. Omlouvám se, pane poslanče. Vypršel mi čas, takže děkuji za pozornost a prosím tedy, aby především ti zahraniční studenti a učitelé byli ministerstvem a vládou velmi zohledněni. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Dobrý večer, vážený pane místopředsedo, pane ministře, kolegyně, kolegové.

Je v zásadě navrženo, aby se zohlednila jejich situace tak, kdy u sirotčích důchodců, kteří jsou současnými studenty a kteří se ne vlastní vinou, tedy tou současnou situací, mohou dostat do situace, kdy budou muset prodlužovat studium, a zároveň by překročili 26 let věku, tak by se mohli ocitnout bez tohoto sirotčího důchodu, což by je samozřejmě postavilo do nerovné pozice se studenty, kteří třeba ještě mají nějakou přímou ekonomickou podporu od svých rodičů.

Děkuji. Prosím, máte slovo. Také vítám předložení tohoto zákona. Za nás výborné.

Podáváme ho tedy do druhého čtení znovu.

Nyní jsou postaveni před to, že mají dělat distančně zkoušku, ale nemají ty prostředky k tomu. Proto navrhujeme jednoduchou větu.

Nicméně to ve výsledku bude znamenat, že vlastně tu odpovědnost zajistit si ty prostředky trochu přeneseme na vysoké školy a ta vysoká škola se začne starat o to, aby bylo možno tu zkoušku udělat distančně.

Prosím o podporu tohoto návrhu. Ještě bych dodal jednu zajímavou skupinu studentů, pro které by to bylo výhodné, nejen pro ty ze sociálně slabších rodin, které nemají to technické vybavení, ale i pro studenty, kteří sice mají technické vybavení, mají doma to železo, ale jsou z odlehlých vesnic, kde nemají rychlý internet.

Děkuji. Hlásí se ještě někdo? Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající, vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, já bych také chtěl v podstatě poděkovat za ten materiál, který opravdu reflektuje tu potřebu, která tady je. Jsme velmi rádi, že jsme, přestože jsme neměli na jednání výboru svého zástupce, ale mohli věc konzultovat velmi podrobně s panem zpravodajem, takže jsme připraveni k hlasování.

Děkuji. Závěrečné slovo. Děkuji moc. Děkuji za přístup, který jste zvolili.